Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, o jak zásadní dokument se jedná, že skutečně je třeba, aby zaznělo stanovisko premiéra této země, nezbývá mi, než si vzít přestávku v délce 25 minut, aby se premiér mohl dostavit na jednání Poslanecké sněmovny. Já vám také děkuji. Je zvykem tomuto návrhu vyhovět bez hlasování, takže pokud nikdo není proti, tak vzhledem k tomu, že podle dohod učiněných na grémiu se dnes má končit ve 14 hodin, tak já přeruším jednání, a to do úterka 13. 11. do 14 hodin, kdy budeme pokračovat pevně zařazenými body. Jako první je to bod číslo 3 zákon o přístupu k internetovým stránkám.